Já vám také děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ještě jednou mi dovolte, abych krátce vystoupil v rámci obecné rozpravy, a vzhledem k tomu, že jsme neměli možnost diskutovat pozměňovací návrh, který tady uváděla paní kolegyně Lisová, vaším prostřednictvím, tak bych si dovolil jen krátce několik poznámek a komentářů, které asi v danou chvíli stejně nezměníme nebo nenapravíme, ale chtěl bych, aby tady zazněly, protože se může stát, že v následujícím legislativním procesu si toho někdo všimne a bude se tím zabývat.

Neříkám, že jsou kontroverzní, ale mohly by znít z mého pohledu i jinak, ale je to samozřejmě i věcí předkladatele. Rozumím i tomu, jak byly v důvodové zprávě některé okomentovány.

Proč tam nestačilo mít dovětek při zajišťování distribuce?

Pak zde odst. 2, proč se nepřepsal tak, aby to znělo, že právě ty vybrané povinnosti v oblasti distribuce, které Ministerstvo zdravotnictví nezvládne plnit, definoval přímo ten souhlas vlády? Tady bylo zmíněno, že tam souhlas vlády bude, tomu rozumím, ale jinými slovy, aby Ministerstvo zdravotnictví dostalo generální pardon, ale aby vláda jmenovitě vypsala ve svém usnesení v souladu s § 11, které vlastně povinnosti nemusí v daném případě Ministerstvo zdravotnictví plnit.

Má otázka je, proč automaticky počítáte s tím, že tyto všechny léky budou plně hrazeny ze zdravotního pojištění? Nejsem tady, že bych chtěl plédovat za doplatky, ale i kdyby se někdy uvažovalo v budoucnu, že to může mít symbolický doplatek nebo jakýkoliv, tak tato možnost je v tuto chvíli zamítnuta. A pak mě tam zaujal ještě § 32, odst. 2, kde zavádíte zcela nové pevné ceny. Tady nejde o stanovení maximální ceny, ale pevné. Znamená to, že výrobce nesmí dát slevu, distributor také ne, lékárny také nemohou soutěžit slevami, prostě lék bude stát ve všech lékárnách stejně. Na jednu stranu z mého pohledu to nemusí být úplně špatně, na druhou stranu, představte si situaci, že časem dojde ke snížení ceny tohoto dodávaného léku.

Samozřejmě mi můžete oponovat, že to je řešeno v odst. 9, ale to z mého pohledu nestačí. Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já dám o tomto procedurálním návrhu hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?

Návrh byl zamítnut. A my tedy budeme pokračovat v jeho projednávání. Já se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak, tedy obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany zpravodaje? Děkuji za slovo, pane místopředsedo.